Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele poslanec Jan Čižinský a zpravodajka garančního výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková. Návrh na zamítnutí a pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 115/4, který byl doručen dne 14. listopadu 2018. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 115/5. Nyní se táži navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Ano, má zájem.

Já vás poprosím o klid, aby Sněmovna mohla jednat v klidné atmosféře! Pane poslanče, máte slovo. Kolegyně a kolegové, nejde o žádný mediálně zajímavý zákon. Jde o praktickou úpravu. Schválením umožníme všem dětem, pro které jsou přípravné třídy vhodné a pro které jsou také přípravné třídy vytvořené, aby do nich mohly chodit.

Komu tím schválením tohoto návrhu pomůžeme?

Proto prosím o podporu. Shodli jsme se dnes...

Tak prosím respektuje to, že každý má právo na klidný přednes. Děkuji. Také děkuji.

Nyní otevírám rozpravu, do které nemám nikoho přihlášeného. Pokud se nikdo nehlásí ani z místa, ani elektronicky, končím rozpravu. Přikročíme k hlasování o pozměňovacím návrhu.

Já jsem rozpravu ukončil. Já jsem ji otevřel, ptal jsem se, díval jsem se, vyzýval jsem a uzavřel jsem rozpravu.

Pan ministr Brabec má potřebu otevřít rozpravu. Nechť se tedy tak stane. Děkuji. Paní zpravodajko, máte slovo v rozpravě. Děkuji vám. Já jsem pouze chtěla doplnit slova navrhovatele pana Čižinského.

Současná úprava se navrhovaným zlepšením vrátí do předchozího stavu... Znovu poprosím Poslaneckou sněmovnu o to, aby se ztišila, a pokud má potřebu někdo diskutovat, ať prosím tak činí v předsálí. Děkuji.

Děkuji. Děkuji. Faktická poznámka, pan Václav Klaus.

Děkuji za dodržení času. Je zájem o závěrečná slova? Není zájem. Takže nejdřív budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí tohoto zákona.